Děkuji. Nyní pan ministr požádal o vystoupení s přednostním právem k reakci na předchozí vystoupení, takže teď je ten prostor.

Jediné, co se dá určitě doporučit, je vitamín D, ten jaksi neuškodí, ale není ani zázrakem.